Děkuji, paní místopředsedkyně.

Nemůže platit obojí, jak vy vždycky říkáte. To není možné.

To znamená, že vláda má ty nástroje. A já říkám, buď to platí vždycky, anebo nikdy. Ale nemůže to platit podle toho, jestli člověk je v opozici, nebo v koalici. A já říkám, že vy jste i tu kampaň vedli na tom, že tady byla Babišova drahota, kde ta inflace byla třikrát nižší, než je teď. V tom případě teď je to koho drahota? Ale nemůže platit obojí! Děkuji. Nyní pan poslanec Brabec s faktickou poznámkou, poté pan ministr Stanjura. Prosím, máte slovo. Děkuji za slovo, vážená paní předsedající.

Znamená to, že každé zvýšení tedy platů, v tomto případě důchodů, znamená hospodářské škody pro stát? Já tedy v tu chvíli říkám, jsem hrdý, že naše vláda, pokud byste to hodnotili jako hospodářskou škodu, způsobila takové hospodářské škody, že si zlepšili život učitelé, policisté, důchodci a další! Děkuji.

Kde jste byli? Kde jste byli, abyste to zvýšili?!

Krát 12.

Prosím, máte slovo. Děkuji. Vím, že to jedeme v režimu faktických poznámek, nicméně bych chtěla reagovat jak na pana ministra Stanjuru, tak na pana ministra Jurečku, protože vy jste se rozhodli řešit deficit státního rozpočtu tím, že retroaktivně a v režimu legislativní nouze chcete snížit valorizaci u důchodců.

Takže tam prostě legitimně chybí zhruba 35 miliard korun. Co jste udělali?

Máme tady pana ministra pro evropské záležitosti, kterého jsme nikdo nikdy neviděl, evropské předsednictví už skončilo, tak potřebujeme mít pořád takový velký počet ministrů?

Děkuji. Nyní s faktickou poznámkou pan poslanec Brabec.

Takže odpověď pro pana ministra Stanjuru. Pane ministře, kde jsme byli? Byli jsme ve vládě a přidávali jsme dokonce víc, i důchodcům, než by činil ten nárok třeba inflační, kdežto teď jste vy ve vládě, a nejenom že nepřidáváte víc, ale vy je okrádáte i o to, na co mají právo podle zákona! Prosím, pane ministře, máte slovo. Děkuju. Děkuju moc. Já tady pro paní místopředsedkyni Poslanecké sněmovny Kláru Dostálovou.

To znamená, ano, toto musíme realizovat, ale já v tomto návrhu, a tak to je myslím správně, neřeším ten další kontext.